Ve městě se v posledních letech uskutečnilo několik významných investic.

Prosím, paní poslankyně. Děkuji. Tak jak už tady zaznělo, zařazení města Třince mezi statutární města by mělo přinést také finanční efekty.

Po intenzivní snaze se nakonec podařilo do této aglomerace zahrnout i město Třinec. Kdyby však město Třinec mělo statut statutárního města, bylo by jeho zahrnutí do ostravské aglomerace pravděpodobně výrazně snadnější. Města tak dnes spolurozhodují o výběru projektů, které získají evropskou podporu, a mohou snadněji využít multifondového financování. Ze zkušeností z minulých let je zřejmé, že významnou roli při vyjednávání podoby evropských fondů v České republice hraje Svaz měst a obcí a jeho Komora statutárních měst.